Tak, děkuji.

Dovolte mi, abych rozdělil svůj příspěvek na téma návrhu na odložení reformy financování regionálního školství na tři části.

Je ale zapotřebí, pokud tímto chceme argumentovat, se podívat na to, co bylo předmětem té výčitky. Byly předmětem rozdíly ve financování základního školství a také školství středního. Já jsem přesvědčen o tom, a to považuji za jeden z velkých problémů té reformy regionálního školství od samého počátku, že spojila dohromady financování obecního školství, nebo základního školství, a školství středního. Já naprosto souhlasím s argumentem, že financování základních škol by mělo být průřezově po celé republice stejné.

Nesouhlasím však s tím, a jsem tady možná v menšině, že by kraje neměly mít právo ovlivňovat střední školství na svém území, když jsou navíc zřizovateli těchto středních škol. Já jsem prostě přesvědčen o tom, že regionální rozdíly mezi financováním středního školství v sobě také odrážejí to, jaké jsou priority jednotlivých krajů ve vztahu ke střednímu školství, které tyto kraje zřizují. Jak se odrážejí názory jednotlivých krajských reprezentací na to, co má být prioritou vzdělávacího systému na jejich území.

Možná mluvím pouze za jediný kraj, Plzeňský.

Nicméně není předmětem toho, co zde projednáváme, odborná diskuse na téma, jakým způsobem by mělo být financováno školství pardon, jakým způsobem by mělo být řízeno regionální školství, ale zda odložit reformu financování, tak jak byla schválena a měla by od 1. září letošního roku vstoupit v účinnost.

Ale z doby, kdy ten návrh existoval, zůstala zachována důvodová zpráva.